Ostatní změny jsou legislativně technické, a to ať už se jedná o vymezení, co se za hluk a vibrace nepovažuje, což je úprava přenesená z nařízení vlády do zákona, nebo o vymezení náležitosti žádosti o časově omezené povolení. Výbor pro zdravotnictví přijal v návrhu usnesení, v němž navrhuje provést v předložené novele řadu úprav, a to i ve zmíněných dvou oblastech. Nicméně tyto změny nepředstavují zásadní koncepční posun, a mohu je proto za předkladatele podpořit. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Já jsem zaznamenal i těsně před začátkem této schůze velké množství dalších avizovaných pozměňujících návrhů týkajících se především ochrany před hlukem. Musím říct, že vnímám potřebu důkladného projednání těchto nových návrhů ve zdravotním výboru, a proto za předkladatele podpořím přerušení projednávání tohoto zákona ještě před skončením obecné rozpravy. Děkuji.

Takže jenom avizuji všem těm, kteří chtějí vystoupit v rozpravě, že pan ministr toto zde avizoval. Registruji pana poslance Krákoru, ale je čtvrtý v obecné rozpravě za předpokladu, že někteří z kolegů, kteří jsou přihlášení, nestáhnou svoji přihlášku s ohledem na to, co pan ministr zde oznámil.

V tomto případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro zdravotnictví jako jedinému výboru, a tedy je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Iniciativně tento návrh projednal také hospodářský výbor. Prosím pana zpravodaje výboru pro zdravotnictví, pana poslance Kasala, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Během rozpravy se hovořilo hlavně o pozměňujících návrzích, jak už tady říkal pan ministr, které se týkaly hlavně hluku a vibrací a samozřejmě i očkování, ať to byla otázka výše pokut, tak i otázka očkování samotného. Tak jak i pan ministr podotkl, tak se vynořilo další množství návrhů a informací, a za zpravodaje podpořím návrh na přerušení projednávání po obecné rozpravě a vrácení k projednávání do výboru pro zdravotnictví. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím zpravodaje výboru hospodářského, pana poslance Foldynu, aby se ujal slova. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové.

Usnesení hospodářského výboru z 15. schůze ze 14. ledna k vládnímu návrhu: